Důvod ad 5. Představte si, že i ti, co tady tak konkurenci na trhu pojištění kritizují, žijí a využívají výdobytky toho, co naopak demonopolizace přináší. Od roku 2000 máme v České republice demonopolizované povinné ručení a od roku 2000 všichni motoristé v České republice žijeme z výhod, které konkurence přináší. Ty nejlepší tržní ceny, konkurence a ty nejlepší možné produkty, to přináší konkurence a to naopak monopol umrtvuje. Důvod ad 6. V návrhu zákona je celá řada a to nepopírám, že stav před monopolem byl ideální takže já na návrhu oceňuji a zmíním tady minimálně tři až čtyři věci, které návrh zákona do principu zdravotního pojištění cizinců velmi dobře přináší. Do té doby se nikdo nezabýval zvýšením minimálních limitů pojistného plnění.

Za b) z důvodu transparentnosti novela zavádí zveřejňování pojistných smluv a pojistných podmínek pojišťoven na webu, to znamená, veřejnou přístupnost, vytváří Registr zdravotního pojištění přístupný nejen pro zdravotnická zařízení, ale pro Ministerstvo vnitra, pro Policii České republiky a tak dále, zařazuje děti cizinců do 12 měsíců věku do systému veřejného zdravotního pojištění. To jsou všechno velmi pozitivní věci, které oblast zdravotního pojištění cizinců posouvají dopředu.

Prosím vás, to samozřejmě vůbec neodpovídá realitě.

Ve vládním návrhu tehdejší novely zákona o pobytu cizinců se monopol nevyskytoval, takže argumentace, že monopol byl krok, který by byl projednán komplexním legislativním procesem včetně vlády, samozřejmě neplatí. A poslední bod, protože to tady bylo zmiňováno také a zase buď ti lidé, kteří tento argument používají, nemluví pravdu, ať už vědomě, nebo nevědomky bylo tady zmiňováno stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které skutečně vzniklo v loňském roce v souvislosti s tou novelou.

Tady bylo argumentováno tím, že ÚOHS se vyjádřil k novele tak, že ta novela není v rozporu s principy veřejné podpory. ÚOHS se vyjádřil úplně přesně opačně. To, k čemu došlo, že ÚOHS se vyjádřil tak, že navrhovaná novela zakládá rozpor s veřejnou podporou, rozpor s dominantním postavením, a to, co se stalo, že předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve svém individuálním osobním vyjádření, nikoliv v oficiální dokumentaci a v oficiálních dokumentech ÚOHSu, se vyjádřil odlišně. Děkuji vám za pozornost, prosím o podporu tohoto jediného rozumného návrhu a doufám, že tato Sněmovna nebude podporovat v jakémkoliv oboru monopoly v České republice. Děkuji. První se přihlásil pan poslanec Radek Vondráček, připraví se Robert Králíček a poté paní poslankyně Věra Adámková.

Tady jsou prostě dva právní názory. Děkuji.

Chtěl bych se ho, prostřednictvím paní předsedající, zeptat, zdali, pokud má ta tvrdá data, jestli by nám mohl prezentovat, jaký objem, jaká částka je 1,2 %, protože to může být poměrně zásadní mluvit o tom, jaký je to byznys, protože prezentovat 1,2 % je zavádějící.

Ta poslední reakce je no, vy říkáte, že v minulém volebním období byla tato věc upravena v uvozovkách pouhým pozměňovacím návrhem kolegy Janulíka. Co je na tom špatného? Vy zásadní zákony, jako je třeba zákon o státní službě, děláte také poslaneckými návrhy, nikoliv vládním, tak je to přece jedno.

A jinak opravdu, je tam mnoho právních názorů, a právě pro tu nejistotu nás lékařů, protože vy právníci se nemůžete domluvit, se domnívám, že je třeba se tomu věnovat ještě více. Děkuji, paní poslankyně. Děkuji mnohokrát za slovo. Já jen dvě poznámky. Toť odpověď ad 1. A ad 2 já jsem, prosím vás, ve svém předchozím vystoupení nijak nekritizoval poslanecké návrhy. Já jsem se tady vyjadřoval k tomu, že ctěná kolegyně Adámková, prostřednictvím paní předsedající, ve svém prvním vystoupení uváděla to, že současný stav monopolu je výsledek plného legislativního procesu a výsledek vládního návrhu.

Také děkuji.